Děkuji za slovo. První otázka. Je to jenom časové hledisko.

Pravděpodobně ne, ale abychom mohli vypsat ty programy, které jim pomohou, tak ty prostředky tam budeme alokovat. To říkám zcela poctivě. Na druhé straně ta částka je maximalistická, vychází z kvalifikovaných odhadů, že by se ta pomoc mohla týkat vyšších jednotek tisíců podnikatelských subjektů, které teoreticky splňují ty podmínky, do kterých by se to mohlo dostat.

Teď z mé strany jenom krátké zhodnocení debaty. Děkuji všem vystupujícím. Já jsem napočítal dvě vystoupení, aniž bych je chtěl jmenovat, která se míjela účinkem třetího čtení. Myslím, že byla zbytečně osobně útočná, ale to je odpovědnost každého z vystupujících.

Já bych chtěl závěrem požádat, abychom novelu státního rozpočtu schválili, a chci jenom připomenout, že nejvyšší objem těch dodatečných výdajů směřuje za prvé do oblasti zvládání vysokých cen energií, ať už je to úsporný tarif, ať už je to ten dočasný krizový rámec pro velké firmy a další opatření.

Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Není tomu tak.

Velice stručně k proceduře: Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, budeme tedy prvně hlasovat o legislativně technické úpravě, ta je v materiálu, který jste dostali, uvedena pod písmenem W. Žádné legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny. Budeme potom hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích a pokračovali bychom podle materiálu, který byl vložen do systému spolu s usnesením rozpočtového výboru. Předpokládám, že ho máte všichni k dispozici. Až se vypořádáme se všemi pozměňovacími návrhy, budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

Není tomu tak, neeviduji žádný návrh, budeme proto hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji načetl pan zpravodaj.

Počet poslanců se zdá být ustálen. Já jenom zopakuji pro ty, co přišli později, že nyní budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl zpravodaj, a sice proceduře, kterou máte uvedenou v tisku 284/2.

V hlasování číslo 4 bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 159, proti nebyl nikdo. Pane zpravodaji, prosím. Děkuji, pane předsedající.

Stanovisko navrhovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích.

Stanovisko rozpočtového výboru je doporučující. Navrhovatel?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu. Navrhovatel?

Kdo je proti? Hlasování číslo 7, bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 77, proti 71. Návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor nepřijal stanovisko.

V hlasování číslo 8 bylo přihlášeno 160 poslanců, pro hlasovalo 75, proti 70. Návrh byl zamítnut.

Nesouhlas.

Kdo je proti? Hlasování číslo 9, bylo přihlášeno 159 poslanců, pro hlasovalo 75, proti 70. Návrh byl zamítnut. Rozpočtový výbor nedoporučuje. Navrhovatel?

Kdo je proti?